Já chápu, že tam mají tu agenturu...

To není prostředí solidární a přátelské, to jsou jenom kecy na tiskovkách. Tam se bojuje za zájmy.

Že údajně v minulosti se nic neudělalo. Tak pane premiére, udělalo.

Jaká návratová politika?

Nesmějí.

Nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto označeny. Takže jaké řešení, pane premiére? No já vám ho řeknu.

Za prací. Takže vy jste to vůbec nepochopil.

Protože zkrátka oni přicházejí ze zemí bez souhlasu těch zemí. A proč ta země potom by je měla vlastně si vzít nazpátek? Nemá to logiku? No nemá to logiku. No tak samozřejmě, o čem to je? Ano, my jsme tohle všechno řešili, my jsme si to i rozdělili.

Takže pan premiér vůbec nechápe, co se děje, mluví o azylovém řízení.

Je to krásná země. Byla to fantastická země. Takže pan premiér je úplně mimo. Takže tohle všechno víme. Nemáme společnou pozici. Nemáte, ano? A je to kriminální záležitost. Kriminální záležitost. Vážení kolegové a vážení občané hlavně. Víte, co se děje v Německu? Mají strach normálně.